Ale pokud ten člověk nedodržuje karanténní nařízení, tak nejsou vyčleněni policisté speciálně na to, aby to kontrolovali tímto způsobem, protože mají možnost všichni policisté se do této databáze podívat prostřednictvím svých operačních středisek

A pokud mluvíme o tom, že vzniknou spory a hádky na místě, ano, ty vzniknou, ale pokud vzniknou, ať vzniknou teď, nebo vzniknou po té možnosti, kdy ten přestupek nebo to protiprávní jednání lze vyřešit na místě příkazem, tak o tom bude rozhodovat ten správní orgán. Tady jde o to, jak zmínil pan ministr, částečně odbřemenit a tu část věcí, kterou lze projednávat na místě, tak ji projednat.

A to odeslání toho přestupce ke správnímu orgánu znamená další navýšení, protože tam je správní poplatek a je to zcela zbytečné. Děkuji.

A naše milá vláda rozhodla, pokud v autě jede více než řidič, například lidé, kteří spolu žijí ve společné domácnosti, jedou spolu autem, tak musí mít roušky.

Ne, to není legrace.

My jsme si je ušili sami, a ještě nás za to mají pokutovat! Děkuji.

Velmi prosím, abychom tohle nepřijímali.

Děkuji. Teď se přihlásil pan ministr. Já bych přece jenom možná přešel nejdříve k otevření podrobné rozpravy aspoň, abychom se nevraceli.

Děkuji. Pan zpravodaj se hlásí též do podrobné rozpravy. Prosím.

A jestliže tady dochází k vědomému porušování zákona, tak přece má být nějaká možnost to řešit. Ta možnost tady existuje, akorát existuje teď v současné době tím, že to můžete vyřešit podáním oznámení příslušnému správnímu orgánu, to znamená orgánu krajské hygienické stanice nebo obci s rozšířenou působností.

Děkuji a nyní se hlásil z místa pan poslanec Benda.

Já tomu všemu rozumím, ale fakt musí být mnohem jasnější, co se tedy smí a co se nesmí.